To znamená, že v podstatě dochází k tomu, že se snažíme jako hlavní město Praha definovat zákonem problematiku prostituce, vydefinovat podmínky, za kterých tato činnost může být provozována, a dále dát možnost jednotlivým obcím a městům tuto problematiku regulovat a kontrolovat. Současný přístup, který zastává Česká republika, je tzv. aboliční přístup, kdy stát neupravuje legislativně oblast prostituce a v zásadě upravuje pouze negativní doprovodné jevy, které jsou na jev prostituce navázané. A je to konkrétně prostřednictvím trestního zákoníku. Hlavní město Praha tedy využilo své legislativní iniciativy, protože se dlouhodobě, a nejen hlavní město Praha, potýká s problémem prostituce. Tento jev, jak jsem již zmínil, je doprovázen negativními jevy v oblasti bezpečnosti, v oblasti mravnosti, v oblasti veřejného pořádku.

Díky této vyhlášce došlo k poměrně výrazné změně a zlepšení v této oblasti ve vztahu k veřejným prostranstvím. Nicméně hlavní město Praha v současné době a samozřejmě i obce České republiky, které se potýkají s tímto problémem, nemají možnost regulovat a kontrolovat prostituci mimo veřejná prostranství. Náš přístup, tzv. reglementační, tedy definuje tento problém, nastavuje jasné mantinely provozování této činnosti. Existuje ještě třetí přístup, tzv. represivní. Touto cestou se vydalo například Švédsko, které jev prostituce kriminalizuje.

Hlavním záměrem je tedy eliminace následujících nešvarů, které jsou navázány na prostituci. Jsou to bezpečnostní problémy, jsou to problémy spojené s porušováním veřejného pořádku, mravnostní problémy a zdravotní rizika.

Vymezuje podmínky fyzickým osobám, za kterých tato činnost může být provozována, dává možnost, a to je velice důležité, obcím regulovat tento jev prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Analogie v tomto směru je s hazardem, kdy obce v současné době také mají možnost prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat loterie a jiné podobné hry na svém území. To znamená, ta konstrukce je stejná jako v rámci regulace hazardu. Nastavuje také možnost kontrolních mechanismů, kdy dává pravomoc provádět kontroly jednak orgánům města a jednak státním orgánům Policie České republiky. Často zaznívají poznámky a dle mého názoru dnes již klišé, že tento zákon v podstatě v konečném důsledku bude znamenat, že Česká republika a stát se stane pasákem. Já se nedomnívám, že pokud Česká republika schválí tento zákon, který by se stal součástí právního řádu, že by v konečném důsledku znamenal to, že Česká republika a stát se stane pasákem.

Po dlouhých diskusích jsme dospěli k závěru a zdálo se nám absurdní, že v momentě, kdy zákon by definoval provozování prostituce, tak aby zároveň těm osobám, které s tím samozřejmě logicky mají spojen příjem, a v mnoha případech ne malý, aby tyto osoby byly osvobozeny od daně z příjmu. Ten důvod je jednoduchý bylo by to nespravedlivé vůči jiným osobám, které řádně provozují jiné podnikatelské činnosti. Další výtkou, která zde často zaznívala, je výtka, že Česká republika by musela vypovědět mezinárodní úmluvu, která se zabývá rušením a potlačováním obchodování s lidmi. Ano, faktem je, že účinnost tohoto zákona je vázána na vypovězení této mezinárodní úmluvy. Nicméně dle našeho názoru, dle názoru hlavního města Prahy, tato úmluva je již v současné době překonána, je nahrazena jinými mezinárodními úmluvami řešícími problematiku obchodování s lidmi. Domnívám se tedy, že vypovězením této úmluvy by Česká republika nerezignovala na boj s obchodováním s lidmi a dalšími negativními jevy, které prostituci doprovázejí. Dovolím si podotknout, že k této úmluvě nepřistoupilo Německo, nepřistoupily Spojené státy americké, k této úmluvě nepřistoupilo sousední Rakousko, Holandsko a další významné světové státy. Další připomínky byly spíše legislativně technického rázu. Já se domnívám, že pokud by tento zákon prošel do druhého čtení a k projednání ve výborech, tak tyto připomínky a tyto výhrady vůči návrhu hlavního města Prahy jsou odstranitelné ve druhém čtení. Co se týče hlavních pilířů, já bych se ještě možná zmínil ohledně těch podmínek, za kterých by bylo možné tuto činnost provozovat. Zdálo se nám logické vymezit tyto podmínky vcelku minimalisticky, kdy osoby, které by chtěly tuto činnost provozovat v souladu se zákonem, by musely splňovat zcela logicky podmínku zdravotní způsobilosti, podmínku trestní bezúhonnosti, která v tomto směru je velice minimalistická a vztahuje se pouze k výkonu činnosti prostituce. A další podmínkou je podmínka věku. To znamená, tam v podstatě končí úprava podmínek ve vztahu k provozování této činnosti ze strany fyzických osob.

To znamená, nejedná se o zákon o legalizaci prostituce, nicméně je to zákon o regulaci prostituce. Znova opakuji nejedná se, tento zákon nedělá z něčeho zakázaného nezakázané. Kriminalizovány jsou pouze doprovodné negativní jevy související s prostitucí. Tento zákon explicitně vylučuje provozování prostituce na veřejných prostranstvích, což dneska už v současné době je upraveno v mnoha případech vyhláškami obcí či měst.